Vážené kolegyně a kolegové, přistoupíme k slibu nových poslanců, a to za Veroniku Vrecionovou a Radku Maxovou, kterým zanikl poslanecký mandát. Nejprve požádám předsedu mandátového a imunitního výboru poslance Stanislava Grospiče, aby nás seznámil s kroky, které tento výbor učinil, a poté přečetl Ústavou předepsaný slib, který noví poslanci složí do mých rukou. Pane předsedo, požádám sněmovnu o klid. Máte slovo.

Obě poslankyně Evropského parlamentu doručily předsedovi Poslanecké sněmovny informaci o zahájení výkonu neslučitelné funkce dnem 2. července 2019 a tímto dnem jejich mandát poslankyň národního parlamentu zanikl.

Poslanec Petr Bendl a poslanec Ondřej Babka dnes převzali osvědčení o vzniku mandátu a mandátový a imunitní výbor na své dnešní 27. schůzi přijal dvě usnesení, s jejichž zněním jsem byl pověřen vás seznámit.

Současně prosím pana předsedajícího Poslanecké sněmovny, aby přijal slib nových poslanců.